Namísto toho, aby byly charakterizovány jednotlivé cílové skupiny a povaha jejich poptávky po sociálním bydlení, resp. jejich specifické problémy, je na různých místech zprávy uváděn výčet cílových skupin bez kvalitativních charakteristik a kvantifikace je provedena jako odhad osob podle skupin, které cílovým skupinám uvedeným jinde neodpovídají. Navíc s upozorněním, že jednotlivé skupiny, pro něž je kvantifikace prováděna, se mohou překrývat.

Úplně jsem nepochopil význam tohoto odstavce. Ale odstavec je zakončen větou: Jedná se o aspekt, jehož závažnost by pravděpodobně prokázala podrobná analýza skutečného stavu, která však v analýze RIA co? Není! Takže zase, máme soupis mnoha vět, mnoha možná v uvozovkách dobrých nápadů, ale vládní právníci píšou, že vlastně se to nedá vůbec posoudit.

V předložené zprávě namísto toho cílový stav popisuje regulaci samotnou, a nikoliv to, jak se zlepší situace, jaké cílové skupiny a v jaké míře.

Překladatel navrhuje variantu nula, současný stav, a variantu 1, nový návrh.

Chci říct, že jsem se dostal zhruba do 20 % v hodnocení kvality RIA. Chybí mi 80 % a byla by velká škoda, kdybychom neslyšeli těch ostatních 80 %.

Děkuji vám.